A opravdu mně šlo v té interpelaci jenom o to, že jsem byla znepokojena tím, že máme potraviny na jeden den, zatímco by mělo být na patnáct.

Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Jiří Valenta, připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Resumé vaší písemné odpovědi, že se domníváte, že stávající právní úprava je nastavena vhodně a nepokládáte za přínosné podnikat jakékoli kroky směřující k požadované změně, nejen mne, ale i obrovskou část společnosti nikterak neuspokojila, ale naopak pouze ilustrovala vaši nechuť se zřejmými zlodějnami v našich novodobých dějinách zaobírat, ale i despekt k Poslanecké sněmovně, které je i vaše vláda ze své činnosti odpovědná. Děkuji za odpověď. Já vám děkuji a předávám slovo předsedovi vlády Andreji Babišovi.

Já jsem kvůli tomu, o čem mluvíte, založil protikorupční hnutí.

Ano, lidi mají krátkou paměť. Já určitě ničemu nebráním.

Před námi to nikdo nechtěl vyšetřovat. Takže já s tím problém nemám. Ale pokud mi poradíte, co máme udělat, jaký zákon je potřeba změnit, tak paní ministryně spravedlnosti se na to podívá a já určitě k tomu...

V této souvislosti lze upozornit i na disproporci, která by vznikla ve vztahu např. k trestnému činu vraždy, která by i nadále promlčitelná byla.

Já nevím.

Děkuji. Ale mně tady chybí ty vaše kroky.

Na druhé straně přezíráte vydávání majetku šlechtickým rodům.

Děkuji.

Takže neříkejte mi, že nic neděláme. My žijeme ve státě, který řídí úředníci. Zákon o státní službě. Tady přišel ministr zdravotnictví. To je zákon o státní službě. Stát není firma, bohužel. Já tomu nebráním.